Případně mi prosím sdělte, kdo hlasuje s kartou náhradní.

Sděluji, že ještě tady mám poznámku, že dnes máme 17. prosince a narozeniny slaví hned dva naši kolegové, pan poslanec Miroslav Kalousek a pan poslanec Jan Chvojka. Sděluji, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci a poslankyně: Petr Bendl osobní důvody, Stanislav Blaha zdravotní důvody, Marian Bojko zdravotní důvody, Jan Farský zdravotní důvody, Jana Levová zdravotní důvody, Markéta Pekarová Adamová osobní důvody, Karel Schwarzenberg zdravotní důvody, Bohuslav Svoboda pracovní důvody, Radovan Vích osobní důvody, Lubomír Volný zdravotní důvody. Z členů vlády se omlouvají: Marie Benešová pracovní důvody, Lubomír Metnar pracovní důvody, Robert Plaga pracovní důvody, Miroslav Toman pracovní důvody. A vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych vás chtěl opravdu poprosit už o klid, abyste se usadili na svých místech.

Děkuji. Nyní bych vás chtěl informovat o návrzích, na kterých se dohodlo dnešní grémium.

To je z mé strany vše a ptám se, kdo má zájem o vystoupení pořadu schůze. S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Kalousek. Nevidím nikoho, že by se hlásil... Tak, paní poslankyně Langšádlová. Prosím, máte slovo. Ještě jednou bych vás rád požádal o klid v sále!

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo.

Dámy a pánové, proč znovu požaduji zařazení tohoto bodu.

Pane předsedo... Nebo přeruším schůzi.

Zkrátka tyto hrozby, kterým se říká obecně hybridní, jsou realitou nejenom v České republice, ale i v ostatních zemích.

My jsme viděli v posledních týdnech také kybernetický útok na jednu ne úplně velkou nemocnici. On možná nebyl od žádných autoritativních režimů, možná se jednalo o nějakou ekonomickou záležitost, ale i na tomto příběhu vidíte, jak je naše společnost mimořádně zranitelná. Je jasné, že musíme podstatně více chránit naši klíčovou kritickou infrastrukturu.